Doba na přestávku uplynula a máme před sebou tedy návrh procedury...

Rozprava byla ukončena, jestli tomu správně rozumím. Paní ministryně také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Samozřejmě i o stanovisko požádám vždy paní ministryni.

Tak pane zpravodaji, můžeme začít. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Předtím, než začneme věcně hlasovat, bych chtěl poprosit o vaše vyjádření hlasováním o vyřazení pozměňovacího návrhu písm. D, pana Kalouska, který zde naznačil, že chce vyřadit tento bod z procedury hlasování. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Tento návrh byl tedy stažen.

Pane zpravodaji, navrhněte postup. Procedura, kterou schválil rozpočtový výbor, znamená, že by se hlasovalo o legislativních úpravách.

A pan Kalousek byl vyřazen.

Mám tady protinávrh s tím, aby se pozměňovací návrh pod písm.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Potom o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu pana poslance Michálka a potom abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru buď ve smyslu přijatého pozměňujícího návrhu, anebo bez něj.

Čili alternativní musíme buď schválit a budeme podle ní jednat, nebo neschválit a budeme jednat postupně jednotlivě. Protože návrh Miroslava Kalouska, jestli tomu dobře rozumím, je alternativou toho alternativního návrhu procedury. Takže nezbývá nic jiného než nejdříve hlasovat o návrhu, který předložil Miroslav Kalousek. Když nebude schválen, budeme hlasovat o alternativním návrhu Marka Bendy. A když ten nebude schválen, tak budeme hlasovat podle původní procedury. Rozumíme si všichni?

To je první pokus o schválení procedury. Pane předsedající, kdybyste mě nechal domluvit, tak jsem to přesně takto chtěl říct. Já jsem řekl, že Já vám, pane zpravodaji, věřím, ale chtěl jsem si to ujasnit nahlas pro všechny, abychom tomu dobře rozuměli.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Takže budeme postupovat tímto způsobem.